Zároveň prosím o informaci, kdy bude skutečně předložena slibovaná komplexní novela zákona o sociálních službách a zda nemáte pocit, že by v momentu stále chybějící komplexní novely bylo vhodné přijmout alespoň zmiňovanou již předloženou novelu zákona o sociálních službách pod sněmovním tiskem číslo 520. Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď na interpelaci.

Děkuji, pane předsedající.

Čekali jsme na to, říkám úplně otevřeně, i na nové obsazení krajské samosprávy, tak abychom s nimi mohli ty změny doprojednat.

Myslím si, že jiný termín a další odsouvání už není možné vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny parlamentní volby.

Víte, že ministerstvo zde provedlo inspekci sociálních služeb.